283.

Chviličku.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Velmi krátce. Je to formální úkon. Poslanecká sněmovna zřídila stálou komisi pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. A protože se změnil název toho celku, tak bychom měli změnit i název stálé komise, abychom to uvedli do souladu. Proto si dovolím navrhnout změnu usnesení číslo 896.

Podotýkám, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Není tomu tak.